Závěrem bych rád uvedl, že návrh zákona byl projednán v garančním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ve volebním výboru. Oba výbory vyslovily doporučení a s předlohou souhlasí. Doporučuji tedy i já s předlohou souhlasit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Dále byl tisk přikázán volebnímu výboru. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Roman Procházka, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Přečtu vám usnesení garančního výboru. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra kultury Daniela Hermana, zpravodajské zprávě poslance Romana Procházky a po rozpravě

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Romana Procházku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny a

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje volebního výboru poslance Martina Komárka, aby se ujal slova a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Budu velmi stručný. Výbor podporuje tento zákon, který považujeme za velice prospěšný. Doporučujeme ho Sněmovně ke schválení a nepřijali jsme žádné pozměňovací návrhy. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Procházky. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové.

Většina bodů pozměňovacího návrhu zahrnuje problematiku, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou, a proto tento pozměňovací návrh doplňuje novelu o některé body na podnět Státního fondu kinematografie ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Další body pozměňovacího návrhu se týkají legislativně technických změn po diskusi s legislativou Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrh také upravuje účinnost novely zákona, a to s ohledem na prodloužení legislativního procesu a nemožnost dodržet navrženou účinnost k 1. lednu letošního roku. Nicméně si dovolím ve zkratce představit ty nejdůležitější body pozměňovacího návrhu. Důležitou změnou je bod číslo 9 vztahující se k problematice dělení výroby seriálů. Cílem navržené změny umožnit zájemcům o realizaci animovaného audiovizuálního seriálu realizovat pouze část díla na území České republiky, čímž dojde k většímu zájmu o realizaci těchto děl na území České republiky. Dále bod číslo 67 upravuje odpovědnost auditorů, která je v současné navržené novele zákona definována velmi obecně. Pozměňovací návrh definuje povinný limit sjednaného pojistného plnění ve výši 100 milionů korun. Druhá část pozměňovacího návrhu upravuje přechodná ustanovení novely zákona týkající se žádosti o registraci pobídkového projektu, a to s ohledem na probíhající notifikaci Evropské komise k této problematice. Ve třetí části pozměňovacího návrhu byly vloženy nové body. První bod upravuje klasifikaci audiovizuální upoutávky nebo jiné formy reklamy vztahující se ke kinematografickému dílu.

K tomu pozměňovacímu návrhu se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Nyní otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Procházka. Prosím, máte slovo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uložen pod číslem 3378. Děkuji. V tuto chvíli neeviduji další přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení tohoto návrhu a souběžně projednávání bodu číslo 19.